Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednesla pozměňovací návrh a před hlasováním k němu sdělila stanovisko. Prosím, paní poslankyně. Děkuji.

Zahajuji hlasování o proceduře. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko navrhovatele? Na mikrofon prosím. Omlouvám se, promiňte. Nedoporučující. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Předpokládám, že jsme se nyní vypořádali se všemi návrhy. Přednesu návrh na usnesení. Odhlásím vás, takže se přihlaste a přednesu návrh na usnesení.